Pevně věřím, že nám všem záleží na tom, abychom tu situaci skutečně zvládli a abychom v příštích měsících i letech tady nečelili ještě hlubší ekonomické krizi, než to zatím vypadá. A proto musíme právě těmto skupinám, zejména malým a středním a živnostníkům pomáhat.

A pak tam máme také, to už tady zmínil kolega Kalousek, návrh, který se týká lidí pracujících v oblasti kultury, kreativního průmyslu. I na ně dopadají ta stávající opatření a ta, která probíhají už poslední měsíce, opravdu velmi tvrdě.

Věřím tomu, že těm lidem to svým způsobem i dlužíme a hlavně že se nám to bohatě vyplatí, když teď pomůžeme, i v následujících měsících, potažmo letech.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážení členové vlády, milé kolegyně a kolegové, chtěl bych vás požádat, abyste umožnili, pokud je to vůbec ještě možné a není to všechno již dávno domluvené, abyste umožnili svým hlasováním schválit program dnešní mimořádné schůze a abyste případně následně svým hlasováním v případě Občanské demokratické strany podpořili nejenom naše tři návrhy, ale i ty ostatní, které jsou na seznamu této mimořádné schůze. Pokud byste například podpořili svým hlasováním naše tři body, tak nesporně pomůžete přibližně 1,4 milionu osob, zaměstnancům nebo živnostníkům.

Z toho důvodu si myslím, že je vhodné, abychom firmám a živnostníkům pomohli. A můj příspěvek není o tom, abychom tady hodnotili, nebo abych já hodnotil, jaké formy pomoci jsme tady za těch několik měsíců přinesli, ať už jako vláda, nebo Poslanecká sněmovna. Já osobně si myslím, že některé formy podpory jsou velmi úspěšné, o některých lze pochybovat, některé si myslím, že jsou zbytečné. Z toho důvodu, a to není jenom můj pocit, jak se setkávám se zástupci živnostníků, ale i podnikatelů, jsou určité formy podpory, které se skutečně osvědčily, které nejsou byrokratické, které nechávají likviditu jak živnostníkům, tak firmám, a mimo jiné podporují střední třídu, hlavně ty menší firmy, což si myslím, že je páteří České republiky z hlediska podnikání. A z toho důvodu jsem velmi rád, že dokonce i poslanecká komise hodnotící, která se zabývá tím, jakým způsobem jsou využívány a jak jsou efektivní všechny druhy podpor v rámci covidu, v podstatě doporučují stejné věci, se kterými přichází Občanská demokratická strana v rámci našich dvou, resp. tří návrhů.

Chtěl bych říci, že nejenom já, ale i komise vyhodnotila, že tento program na podporu malých firem do 50 zaměstnanců, kdy se jim pomáhá formou neplacení sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem, byl velmi efektivní, minimálně byrokratický, a jak mám poslední čísla, tak za měsíc červen ho využilo přibližně 100 000 firem.

Nejenom opět podle mého názoru, ale i podle názoru parlamentní hodnotící komise je tato forma podpory velmi účinná, nebyrokratická.

Poslední bod, kde vás žádáme o případnou podporu, je kompenzace všech krajských zřízení v rámci uspořádání v České republice, to znamená krajů. Už tady o tom hovořil pan předseda. Jedná se o jednorázový příspěvek v úrovni 500 korun na osobu, resp. na obyvatele příslušného kraje.